Paní poslankyně je spokojená. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Chtěl bych se zeptat, mluvilo se o takzvaném vládním migračním programu, do kterého je tento člověk zařazen. Chtěl bych se zeptat, co to je vládní migrační program. Děkuji panu poslanci. Prosím, pane ministře.

Ale není to člověk, který by probíhal vládním programem, který spravuje Ministerstvo vnitra, tedy tzv. realokace, resettlement, tedy zjednodušeně řečeno tzv. kvóty. V rámci tohoto projektu na území České republiky není, tedy v projektu pod Ministerstvem vnitra. Prosím, pane poslanče, máte doplňující otázku? Co to znamená? Z čeho je financován?

Bylo by asi potřeba, aby tiskový mluvčí daného soudu, případně soudce sám se tedy vyjádřil, z čeho vychází, co tím má na mysli. Já tady mluvím za Ministerstvo vnitra, které má na starosti dejme tomu tři oblasti. Jedna oblast je legální migrace, to znamená příchod do České republiky standardně.

Děkuji, pane ministře.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný ministře, můžete mi ozřejmit kroky, které podnikne Ministerstvo zdravotnictví k tomu, aby se minimalizovalo riziko výskytu tuberkulózy, která nyní začíná nebezpečně vzrůstat v důsledku aktivit pracovních agentur, které v tisících k nám dovážejí pracovníky z nejvíce rizikových zemí, jako jsou podle každoročně aktualizovaného žebříčku WHO nyní Ukrajina, Rumunsko, Moldávie, Litva, či například Lotyšsko?

Pane ministře, jak je možné, že doposud není cizincům z rizikových zemí povinně prováděn při vstupní lékařské prohlídce rentgen plic nebo specifický test na odhalení nemoci?

Existuje vůbec v tomto ohledu nějaká smysluplná spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí, které by mělo mít aktivity pracovních agentur ve své gesci? Předem děkuji za odpověď. Pan poslanec Ludvík Hovorka bude v osmnácté interpelaci interpelovat pana ministra Dana Ťoka ve věci termínu otevření D8 a stavby prackovické estakády. Děkuji za slovo.

Děkuji panu poslanci.

Chtěl jsem mu položit otázky například otázku, zdali mu je známo, že nebylo provedeno řádné vyhodnocení dopadů regulace, tedy hodnocení RIA, k návrhu novely zákona o ochraně přírody a krajiny. Zdali mu je známo, že nebylo provedeno hodnocení vlivu této novely na životní prostředí, tedy hodnocení známé jako EIA.

Podle mého názoru by tak učinit neměl a měl by hlasování odložit.